Ptám se proto, kdo se hlásí do rozpravy. Nejprve pan navrhovatel. Prosím, pane poslanče.

Chtěl bych znovu upozornit, že tady dnes budeme rozhodovat o tom, zda zakážeme, či povolíme nebezpečné těžební metody, které se používají při dobývání břidlicových plynů a při podzemním zplyňování uhlí. Tyto metody jsou nebezpečné tím, že mohou výrazně ohrozit stav podzemních vod. My jsme tady slyšeli dnes diskuse zejména v dopolední části o tom, jakým způsobem mají vliv některé segmenty našeho hospodářství na sucho v krajině.

Chci říci, že tímto zákonem, touto novelou, nejdeme proti duchu horního zákona.

Říká, že třeba není známý pojem nekonvenční zemní plyn, ačkoliv jsem tady už zmínil, že je přímo v odborných studiích uváděn nekonvenční zemní plyn jako terminus technicus. Je dokonce přímo definován vymezením základních pojmů, co znamenají konvenční ložiska plynu a co znamenají nekonvenční ložiska plynu.

V případě, že dojde k tomu, že s tím nebudeme souhlasit, tak samozřejmě můžeme nesouhlas vyslovit potom ve třetím čtení. Myslím si, že zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení by bylo jenom pohrdáním těmi lidmi, kteří se cítí být v daných lokalitách ohroženi.

Nevím, jestli si všichni uvědomujeme, o co se jedná.

Taková technologie neexistuje.

Takové úvahy tady proběhly.